Ve vztahu k předloženému návrhu proto vláda konstatovala, že nelze souhlasit s tvrzením předkladatelů, že navrhovaná změna má velký symbolický význam pro posílení vlastenectví a historického uvědomění českého národa. S tímto stanoviskem jsem jako předkladatel nesouhlasil. Jsem rád, že horní komora našeho Parlamentu stejně jako já přistoupila k projednání tohoto návrhu a vyslovila mu plnou podporu.

A já vám všem děkuji, že si ten den připomeneme, protože vždycky, když vám potom řeknou, že Češi nemají žádné hrdiny, můžete je odkázat na Gabčíka a Kubiše. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Vondráčkovi a táži se, jestli ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, tím tedy končím obecnou rozpravu.

Vidím zde žádost o odhlášení, takže tímto vás odhlašuji a prosím opět o přihlášení.